Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, budeme pokračovat v přerušené schůzi.

Máme před sebou faktické poznámky.

Paní poslankyně, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, již v loňském roce a letos jsem se zúčastnila proti islámu několika demonstrací a měla jsem možnost tady vyslechnout názory našich občanů. Kdo chce žít v naší zemi, musí ctít naši kulturu, naše tradice a hlavně naše zákony. Již v dubnu letošního roku jsme předložili zákon o církvích a náboženských společnostech. Cílem návrhu zákona je zamezit přiznání zvláštních práv islámu, jako je zakládání církevních škol či provozování duchovní služby ve věznicích a armádě. Důležité také je, že žádný z bezpečnostních orgánů, ať už jde o Národní bezpečnostní úřad, Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní informační službu i Úřad pro zahraniční styky a informace, se k zákonu nestaví zamítavě, chápou důvody k přijetí tohoto zákona. My jsme tento zákon chtěli projednat přednostně, ale koalice to opět odmítla. Teď není chvíle dělit se na koalici a opozici, ale spojit se a dělat vše pro bezpečnost našich občanů a budoucnost našich dětí. Tak se prosím vás zamyslete a začněte se podle toho chovat.

Děkuji za slovo. Mně se špatně reaguje faktickou poznámkou na vystoupení pana premiéra, který ho přednesl a opět zmizel. Ale přesto asi nemám jinou možnost, než touto cestou zareagovat na nepřítomného pana premiéra.

Pan premiér řekl, že nebyli jsme schopni v orgánu, který je založen na principu dosahování konsenzu, tj. na úrovni Evropské rady, tohoto konsenzu dosáhnout, a proto nezbylo jiné pole než orgán, který sdružuje ministry, kde jsme ovšem mohli být přehlasováni. Myslím, že tímto nemůže myšlenka premiéra této země skončit. Správná myšlenka, správné logické pokračování je přece položit si otázku, jestli si myslíme, že je přípustné, jestli tato zkušenost nám neukázala, že to není přípustné, o některých věcech rozhodovat tím způsobem, jak se rozhodovalo v tomto případě, tj. hlasováním onou většinou, jaké tam proběhlo. My v usnesení, které navrhujeme, toto téma oživujeme a doporučujeme, aby česká vláda se začala hluboce zabývat tím, jak si znova sami pro sebe definovat mantinely, o kterých věcech si myslíme, že je možné připustit hlasování, o kterých věcech je nutné trvat na principu konsenzu, resp. na právu veta. Slovo nyní bude mít pan poslanec Jaroslav Holík, připraví se pan poslanec René Číp, řádně přihlášený. Ještě předtím, než kolega Holík dojde k řečnickému pultu, ohlašuji, že náhradní kartu č. 13 má pan poslanec Rom Kostřica.

Jsou nespokojeni tím, že naše masové sdělovací prostředky nám dávají zkreslené informace.

Bude ideální, pokud náš člověk bude lépe informován, a pak možná, že i jeho strach bude výrazně menší.

Dá se zjistit, kdo je provozovatelem této stránky? Vážený pane poslanče, na chvilku vás přeruším a požádám sněmovnu o klid. Vím, že někteří teprve docházejí, ale myslím, že mohou nechat v důstojném prostředí hovořit řečníka.